Zejména dochází k novému vymezení veřejně přístupné i nepřístupné vlečky, k převedení působnosti ke schvalování návrhu plánu omezení provozování dráhy nebo její části z Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře na drážní správní úřad, nejdeli o dráhu celostátní nebo regionální nebo veřejně přístupnou vlečku. U vlečky veřejně nepřístupné se návrh plánu nově nebude zpracovávat, nebo k drobnému rozšíření kompetence Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře projednávat vybrané přestupky dle požadavků unijního práva. Převážná většina těchto úprav je rovněž relevantní z hlediska právních předpisů Evropské unie.

Děkuji za pozornost a žádám o podporu tohoto návrhu. Také děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dobrý podvečer.

Budeme to řešit na garančním hospodářském výboru. Je opravdu, možná mohu použít slovo, průlomová, protože ona přijímá, nebo implementuje do českého práva tzv. čtvrtý železniční balíček.

Ty předpisy sestávají ze dvou pilířů. Jeden je technický a druhý je tržní. A to, co tady dnes s panem ministrem prezentujeme, je řešení právě toho tzv. tržního pilíře, tedy řešení problematiky liberalizace, postupného otvírání železničního trhu. A je potřeba vysvětlit, že tu část technickou, která řeší implementaci, popisuje implementaci technických norem, interoperabilitu a podobné otázky, zatím neřešíme, protože Česká republika využívá možnost prodloužení lhůty transpozice, a to až do 16. června 2020. Máme tedy vlastně rok a půl na to věnovat se pak následně těm technickým náležitostem. Nebudu zdržovat a znovu číst čísla evropských dokumentů. Pan ministr je zmiňoval. Když to velmi zjednoduším, předložený návrh dává možnost otvírání železničního trhu, vytváří a popisuje právní prostředí pro liberalizaci železničních služeb, kterou už Ministerstvo víceméně postupně začíná realizovat, a teď jí to tedy dává jakýsi pevný právní rámec. A ještě musím říci, že i tato novela logicky navazuje na předchozí novelu, kterou jsme tady ve Sněmovně diskutovali a schválili v roce 2016, kdo jste tu v té době byl.

Určitě také se přimlouvám a prosím za schválení, za podporu. Případné pozměňovací návrhy budeme projednávat na hospodářském výboru. Mohu avizovat, že určité množství jich bude. Už jsem měl avizováno, že bude zájem otvírat debatu právě těch vleček, jestli mají být veřejné, nebo neveřejné. Takže určitě na hospodářském výboru se budeme snažit najít vysvětlení a stanovisko, které považujeme za správné.

S panem ministrem jsme diskutovali, že nebude ministerstvo žádat o úpravu nebo zkracování lhůt. Měli bychom mít tedy dostatek času případné pozměňovací návrhy v rámci hospodářského výboru řádně projednat. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se mi přihlásil pan poslanec Adamec a paní poslankyně Matušovská. Jako první prosím pana poslance Adamce. Děkuji za slovo.

A musím říct, že dodnes nejsem přesvědčen o tom, že Evropa toto dělá správně.

Evropa to takto řeší. A já znovu opakuji, že si nemyslím, že to je úplně ideální. Je pravda, co tady bylo řečeno.

Mám pocit, že zatím žádné nabídkové řízení neběží.